A nyní tedy budu pokračovat. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jste tady z úst mého kolegy slyšeli, jedná se zelenou naftu. Podpora prostřednictvím vratky spotřební daně pro zemědělskou výrobu je důležitou součástí systému podpory zemědělského odvětví.

Já bych tedy to usnesení načetla: